Jenom abych to objasnil.

Jsou vyjmenovány, jsou tam přiděleny náklady. Tedy člověk by se domníval, že mají další podporu.

A mně jde jenom o to, proč už v tomto schvalování bylo právě to hodnocení. Nepřipadá mi zrovna úplně logické, že ministr Chládek dával toto schválení těsně před svým odvoláním. Chápu, že to nemohl třeba tušit.

Jak je možné, je to jen náhoda, že většina peněz z celkového návrhu kolem 4 miliard korun 4 miliard korun, tyto jdou do těchto projektů jde právě jenom do Akademie věd?

Za další bych chtěl paní ministryni požádat, aby součástí těchto pravidel muselo být také jasné odborné zapojení resortu Ministerstva zdravotnictví týkající se plánování činností, finančního plánování, průběžných a závěrečných odborných hodnocení, evaluací, panelů hodnotitelů schopných posoudit klinické aspekty výzkumné činnosti a tak dále.

Děkuji.

Toto je záležitost, která byla ze strany Ministerstva školství revokována.

To znamená, budou podpořeny všechny velké infrastruktury. Co se týká zajištění financování v rámci střednědobého výhledu, tam jsem připravena ve spolupráci zejména s místopředsedou vlády pro vědu, výzkum a inovace otevřít v návaznosti na tento materiál debatu o střednědobých výhledech, protože z materiálů týkajících se velkých infrastruktur, které jsem předložila vládě asi před 14 dny, a mohu samozřejmě tento materiál panu poslanci Vyzulovi poskytnout, vyplývá, že v roce 2017 nám chybí zhruba 800 milionů pro udržitelnost velkých infrastruktur.

V této věci se tedy přiznám, že primárně chystám nastavení intenzivnější komunikace i po té byrokratické i ministerské úrovni mezi oběma resorty.

Je to dáno vysokou mírou specializace těchto expertů.

Tolik z mé strany stručně.

Děkuji vám za pozornost. Ptám se, pan poslanec ještě doplňující v rozpravě. Děkuji, pane předsedo. Jenom mě tak nějak napadlo, že ta výměna ministrů byla správná. Tato interpelace končí. Opět požádám pana předsedu, jestli by mě na chvilku nevystřídal. Budeme pokračovat.